A teď, co to je, negativní? To znamená, když nám vzrostou nároky na to, abychom na to dali víc peněz, tak to není negativní dopad? Takže já jsem se domnívala, že to nemůžu považovat, že by to nebyl negativní dopad.